Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat. Stanovisko ústavněprávního výboru je nedoporučující. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Nyní návrh pod písmenem G1 paní poslankyně Kateřiny Valachové.

Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím.

Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování pořadové číslo 52, přihlášeno 184 poslanců, pro 7, proti 155. Návrh byl zamítnut. A poslední návrh z kategorie paní poslankyně Valachové je návrh pod písmenem G3, trestný čin neoprávněného zpracovávání osobních údajů. Ústavněprávní výbor nedoporučuje. Stanovisko? Zahajuji hlasování.

Hlasování pořadové číslo 53, přihlášeno 184 poslanců, pro 25, proti 118. Prosím. Návrh pod písmenem H1, stanovisko ústavněprávního výboru je nedoporučující. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh byl zamítnut. Prosím. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování pořadové číslo 55, přihlášeno 184 poslanců, pro 25, proti 135. Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahajuji hlasování.

Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh byl přijat.

Ústavněprávní výbor nedoporučuje. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ústavněprávní výbor nedoporučuje. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh byl zamítnut.

Ústavněprávní výbor nedoporučuje. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Já ještě s dovolením využiji svého postavení zpravodaje.

Děkuji za pozornost. Já děkuji panu zpravodaji. A nechám hlasovat o návrhu zákona jako celku.